Děkuji, pane zpravodaji. A já nyní otevírám obecnou rozpravu, do které nicméně nevnímám žádné přihlášky, a jestliže není nikdo přihlášen do obecné rozpravy, tak ji končím. Nezazněly žádné hlasovatelné návrhy, takže mohu zahájit rozpravu podrobnou. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě vždy musí být odůvodněny. Opět není zájem o vystoupení v podrobné rozpravě, tak ji končím. A tím i končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu ministrovi, končím tento bod. A nyní s přednostním právem pan předseda Marek Benda.

Děkuji, já tedy gonguji.

Ano, všechny odhlásím. Prosím, přihlaste se opět vašimi registračními kartami. Zahajuji hlasování.

Kdo je proti? A v hlasování 223 přihlášeno 94 poslanců a poslankyň, pro 89, proti 1.